Takže mám svědomí zcela čisté. Takže mám zcela čisté svědomí. A vy tady slyšíte, co se děje, přesto pro to asi ruku zvedat budete. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz. Máte slovo. Dobrý podvečer. Já tomu nerozumím. Daním nerozumím. Já bych vás chtěl jenom poprosit, ne na odlehčenou, víte, já jsem z bývalého zaměstnání zvyklý na hodně věcí, na ošklivé věci, na nepříjemné věci. Ale vadí mi strašně jedna věc. Chodil jsem do tanečních, třikrát, já tomu říkám třikrát, ale nezlobte se, já ministra nemusím milovat, je to ministr, vy jste byl také ministr. Prostě pro mě to jednou byl ministr, jako pro člověka, který byl jestli vpravo, nebo vlevo, ale abych tady v Poslanecké sněmovně slyšel, že ministr pasáček vepřů, nebo občas slyšel, že ministr bez práce, nezlobte se, jak si nás mají ti lidé vážit.

Nemilujme ho, ale važme si ho, že je to ministr. Děkuji vám. Eviduji další dvě faktické poznámky. Máte slovo. Máte pravdu, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. Já si vaše slova vzal k srdci ještě dřív, než tento bod začal být projednáván.

Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych rád dostal odpověď od pana ministra zemědělství, který předkládá ten materiál. Tečka. To platí. Předtím tady ale bylo řečeno, že pravděpodobná dohoda na přimíchávání bude 7 %. To je stejná cesta jako v Německu, možná ještě vyšší přimíchávání než v Německu. Tak já tomu nerozumím. Zkusme tedy ještě jednou máme tady čistou náhradu bionafty. O tom je tento zákon. Německo v roce 2013 zrušilo daňové zvýhodnění. Jestli nemám pravdu, tak mě opravte. Říkáte, že šlo cestou povinného přimíchávání, což my máme v zákoně také, povinné přimíchávání, a mluvíte tady o tom, že se bude zvyšovat ten podíl povinného přimíchávání.

Já myslím, že to tak je. Pokud ne, tak ať nám to ministr zemědělství znovu vysvětlí. Poslední poznámka, abych využil ten čas.

Poslankyně Šedivá žádný takový návrh nepředkládala ani se o žádném takovém návrhu nehlasovalo. Najděte si to v dokumentaci Poslanecké sněmovny a nepoškozujte jméno člověka, který tady již v Poslanecké sněmovně nezasedá. A nebyla to ani sociální demokracie. Byl to tehdy poslanec klubu KSČM. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Tak já se tímto omlouvám zde nepřítomnému panu... ... ministrovi, že si vztáhl má slova na sebe. Já jsem ho nejmenoval.

Já vám děkuji, pane poslanče.

A je předpoklad, logický předpoklad, že ta poptávka po biopalivech vysokoprocentních klesne, ale nikdo není schopen odhadnout o kolik.

Ale to není předmětem tady této diskuse. Já vám děkuji, pane ministře.

Máte slovo.